Fakticky? Děkuji, pane předsedající.

Povolám zpět pana předsedu volební komise, který se mezitím stihl občerstvit, a budeme tedy postupovat podle jeho pokynů. Děkuji, nevyužiji závěrečné slovo. Jak jsem řekl, volby jsou připraveny u tohoto bodu. A protože to bude volba tajným způsobem, tak vás, pane předsedající, v tuto chvíli pouze prosím, abyste tento bod přerušil k provedení volby za malou chvíli a zahájil další bod číslo 23, tj. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací. Je to z toho důvodu, že obě tyto volby budeme provádět ve Státních aktech najednou. 23.

Já tady pouze krátce konstatuji, že v usnesení vidíte všechny navržené nominace. My jsme na volební komisi opět provedli kontrolu a můžeme oznámit, že jsou v souladu s politickou dohodou tak, jak bylo domluveno, kterému politickému subjektu tady ve Sněmovně náleží možnost vedení té dané delegace. Proto je možno v souladu s volebním řádem přistoupit k tajné volbě. A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěl říct, že jsem u stolu, kde se ta dohoda dělala, seděl a že jsme se určitě nedohodli, že na vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie budeme nominovat jednak zástupce KSČM a jednak zástupce Pirátů.

Ano. Dále do rozpravy?

Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, já jsem ve Sněmovně nováčkem, a tak mi dovolte, abych využil své kandidatury na post předsedy stálé delegace do Meziparlamentní unie a krátce se představil. Pocházím z Ostravy, ale během studií jsem žil pět let v Praze. Členem pirátské strany jsem od jejího založení, tj. od roku 2009. Vystudoval jsem aplikovanou informatiku a novodobé dějiny. Přes deset let pracuji ve velkých mezinárodních IT společnostech jako analytik, vývojář nebo specialista na velké datové sklady. Mám zkušenosti s prací v zahraničí včetně vedení mezinárodních týmů, což je myslím také dobrá kvalifikace na funkci předsedy stálé delegace. Meziparlamentní unie je organizace, která umožňuje dialog na parlamentní úrovni, a to již skoro 130 let. Je to vlastně starší, i když méně slavná sestra OSN, přičemž v minulosti sehrála Meziparlamentní unie nezastupitelnou roli např. při vzniku Mezinárodního soudního dvora v Haagu. Dnes je hlavním poselstvím této organizace podpora demokracie a právě zprostředkovávání dialogu mezi parlamenty svých 170 členských zemí. Obojí jsou to činnosti, u kterých by se chtělo říct, že jsou potřeba více než kdy předtím. Pravdou ale je, že nikdy třeba být nepřestaly. Budiž, mým cílem ve vedení delegace do Meziparlamentní unie bude využít tuto naši vlastnost ke kopírování knowhow, které povede ke zvyšování míry demokracie v České republice, a průběžné zlepšování způsobu práce českého parlamentu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A pokud se už... Pan předseda. Je to pravda, to bych měl upřesnit v reakci teď na pana kolegu Michálka. Já jsem tam řekl takovou zkratku a měl bych to upřesnit.

Ale bohužel za komisi v tuto chvíli už můžu konstatovat skutečně pouze to, že v této fázi jediný krok, který je teď před námi, bude právě to tajné hlasování, kde rozhodneme. Prosím pana předsedu volební komise. Nyní tedy přistoupíme k provedení tajné volby ve Státních aktech. Ale prosím, kolegyně a kolegové, bude to logisticky trochu náročnější. Každý teď obdržíte 15 hlasovacích lístků. Pro každého máme připraveno 15 hlasovacích lístků. Bohužel jsme to nemohli vyřešit jinak. Je to z toho důvodu, že každá komise, každá delegace má svoji samostatnou nominaci a musí být na tom jednom lístku. Já vyhlásím na vydávání lístků hodinu, 60 minut, tzn. do 11 hodin. A pokud souhlasíte, tak bych navrhoval, pane předsedající, aby poté Sněmovna mohla pokračovat, abychom se věnovali druhému čtení státního rozpočtu a volební komise by průběžně během toho jednání dále sčítala lístky, ať vás nezdržujeme. Takže v tuto chvíli prosím o přerušení i tohoto bodu a jednání Sněmovny na vydávání lístků.